Děkuji. Ptám se, jestli má někdo něco k návrhu procedury. Není tomu tak. Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Tím prvním by byl pozměňovací návrh pod písmenem A, což je návrh ústavněprávního výboru. Stanovisko výboru zahraničního je souhlasné. Děkuji. Ano, dobrá poznámka . První bychom hlasovali o načtených legislativně pozměňovacích, potom až po návrhu ÚPV. Takže vracíme se k legislativně technickým úpravám, je to tak? Takže budeme hlasovat nejprve o legislativně technickým úpravách.

Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji panu kolegovi Schwarzovi za připomínku. Tak teď už bychom hlasovali o návrhu ústavněprávního výboru pod písmenem A. Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem A.

I tento návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B1 pana poslance Plíška.

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Zahraniční výbor doporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji. Pokročíme k dalšímu návrhu pana poslance Karla Schwarzenberga. To je návrh B2/2, tedy vzájemná součinnost ministerstva, ostatních státních orgánů a právnických osob. Zde zahraniční výbor nezaujal stanovisko.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu C1 paní poslankyně Chalánkové. Protože se věcně liší od jejího dalšího pozměňovacího návrhu, budeme tedy hlasovat o jejích pozměňovacích návrzích zvlášť.

Návrh nebyl přijat. Druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové se týká zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Ještě to tady před chvílí opakovala.

Návrh nebyl přijat.

Hlasovali bychom tak, že D1 samostatně a potom D2 a D3 už dohromady.

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu D1. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Je tady žádost o odhlášení vás všech. Takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Slyšeli jsme stanovisko garančního výboru.

Tím jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku. Přesně tak. Čeká nás tedy hlasování o celém návrhu zákona.